Podle mého názoru, a zase je to ještě k tomu, mnohokrát jsem se setkal i na úrovni obcí, měst s tím, že někdo se snažil za každou cenu, a mělo to často hlavu a patu, já to nezapírám, něco protlačit, a vždycky, nebo často bylo řečeno, že tohle nemůže obec udělat, tamto nemůže udělat, protože obec, a nebo v tomto případě dneska stát může dělat pouze to, co je mu dovoleno. Dovoleno pozitivním výčtem. No a v tomto zákoně o EET jsou pouze dvě místa, která uvádějí zmocnění, přičemž tedy existuje názor, že to zmocnění by mělo být provedeno i ve smyslu vertikálním, to znamená po těch jednotlivých stupních nadřízenosti a podřízenosti směrem nejenom tedy k Ministerstvu financí České republiky, ale dále v určitých bodech samostatné správě výkonu agendy, kontroly a správních řízení pro Finanční správu a celníky. To znamená i směrem k nim. Výkon působnosti upravuje § 2. Ministerstvo financí je ve formě zmocnění či pozitivního výčtu určující přímý vztah či povinnost plně zmíněno na jediném místě, § 19 odst. 3, způsob tvorby podpisového kódu. Zde je tato věc upravena přesně ve smyslu toho, co tady říkám, ale v těch ostatních situacích ne.

Takže proto se tady k tomu vracím, protože už asi další šance nebude. Samozřejmě pak už by to nebylo tak mediálně zajímavé, ale to, že to komplikuje už tak komplikovaný daňový systém v České republice, je prostě zřejmé.

To znamená, že v praxi, a zase se vracím na ne úplně samotný začátek, zda si podnikatelé, kteří zatím mlčí a kterých se to bude dotýkat, uvědomují riziko tohoto paragrafu, nebo této části.

No, co to může v praxi znamenat?

Poběží to úplně po jiné lince. Tak je ten § 33 potenciálně možno zneužívat.

A když tak ať v nějakém budoucím vystoupení mě pan ministr financí opraví, jestli se mýlím, tak tam je jeden problém, a nemyslím si, že je to problém ojedinělý. To skutečně by ale měl posoudit nějaký tým právníků, předpokládám, že to udělá Legislativní rada vlády. Je tam používán pojem...